Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. B53 je nehlasovatelný, protože totožný jsme prohlasovali v usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.